Tak v obou vystoupeních předřečníků to zaznělo. Samozřejmě že zde také zaznělo, že vláda je v područí Bruselu. A zase to nebude pravda. Vláda dělá protiinflační kroky.

Zkrátka tento přístup je ale velmi neekonomický. Vláda se rozhodla jít vlastní cestou. A jinou. A tou je adresnost a pomoc těm, kdo ji skutečně potřebují. Nevyhazovat peníze, ale použít je racionálně. Vláda nedělá zmatené kroky na efekt, jako třeba zastropování ceny, aby pak za pár týdnů musela připravovat přídělový systém, jak se o tom zcela vážně uvažuje v Polsku. Ministři a jejich týmy pracují nikoliv pro kamery, ale zato soustavně. Připravuje se energetický balíček, ve kterém jde vedle řady ekonomických změn o cílené a fungující zásahy do sociálního systému. Mně se osobně líbí myšlenka, se kterou přišel náš pan ministr Síkela, abychom valorizovali existenční a životní minimum, a vláda o tom uvažuje.

Ano, zpolitizovalo. Takže zřejmě není žádný argument, který by vás přesvědčil. Učinili jste politické rozhodnutí a já v žádném případě nezpochybňuji vaše naprosté právo takový postoj zaujmout. Ale určitě by se nám všem lépe pracovalo s vyhlídkou, že diskuse bude sice ostrá, ale nikoliv diskuse nekonečná. Česká republika potřebuje v těchto dnech méně slov a více činů. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové.

To tady chci říct v případě resortu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Opět je to bezprecedentní pohyb takovéto silné migrační vlny lidí, kteří utíkají před válkou z důvodu ohrožení svého života.

Kolik jich zařadíme do naší armády?

I to je potřeba v tom kontextu si uvědomit a takto to také chápat. Když tady zaznívají věci, které tady zazněly, že nepomáháme našim občanům a podobně stále funguje celý systém sociální podpory.

Když nám veškeré ostatní podpory každý měsíc na úřadech práce, zhruba 1,3 milionu administrovaných dávek a podpor, které děláme pro české občany, běží. Všechny tyto věci běží.